V úvodním projevu premiéra jsme slyšeli jasně plán, že se vydáváme směrem kompletního zastavení viru, izolace všech nemocných. To bude skutečně podle mě nutně trvat dlouho, bude to obtížné a může to skutečně trvat dlouhé měsíce a možná to i znamená, že prakticky čekáme na lék či vakcínu. To bych možná chtěl odpověď na tuto otázku nebo ujištění, jak přesně si tento plán představujeme, že toho dosáhneme. Zmiňuje se tu, že není možné sestavit plán, protože jediný, kdo má plán, je virus a ten jeho plán neznáme. To je podle mě falešný pohled na svět. Zároveň mám za to, že vědecká komunita již má dostatek poznatků o způsobu šíření, průběhu, rizikových skupinách a dalších parametrech, aby plán viru, kterým je nutně se maximálně rozšířit, mohla popsat. Nouzový stav, ve kterém se nyní nacházíme, je obecně omezení osobních svobod a lidských práv. Zde bych si dovolil citovat z Listiny základních práv a svobod. Článek dva říká, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon. Článek čtyři pak říká, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. V současné situaci proti sobě stojí základní právo na ochranu zdraví a života a právo na svobodu pohybu, které vláda, či vlastně Ministerstvo zdravotnictví ve svých opatřeních uplatňuje.

Život je určitě na prvním místě, ale omezení ostatních práv musí sledovat účel, musí být odůvodněné a přiměřené. Každá nejistota a každá nejednotnost nutně vede k menší míře důvěry v opatření, a tedy k jejich zpochybňování a horšímu dodržování, k možnostem soudního přezkumu, napadání a rozporování. Zmiňovalo se zde omezení voleb, zmiňovalo se zde omezení vycestování, zmiňovalo se zde omezení zastupitelstev.

To je nebezpečí, které nám hrozí a které bude potřeba neustále zvažovat. Děkuji za pozornost.

Já naopak budu kratší.

Teď je třeba říkat to B, to znamená, jakým způsobem podpořit činnost a aktivity neziskového sektoru.

Kontrolujeme v rámci této agendy čerpání.

Možná, že nám to paní ministryně Maláčová, která je zde přítomna, vysvětlí, a já ráda to její vysvětlení přijmu. Zatím také nechápu. Ale v té první fázi chápu, že se dělala plošná opatření. A teď jsme ve fázi dvě, kde se už musí diferencovat.

Děkuji, pane předsedající.

A pokud je zastavena výuka na školách, tak si myslíme, že i tyto aktivity musí být pozastaveny.

Jsme ochotni o tom diskutovat, ale zdraví musí být na prvním místě.

Já znova připomenu, já jsem poukazovala na nelogičnosti některých kroků.

Nejsou odebrané ty děti.